To je jedna věc.

Já vám děkuji.

Kolik hodláte věnovat času na přípravy vysokorychlostních tratí?

Jak hodláte vyřešit výkyvy financování Státního fondu dopravní infrastruktury?

Jak chcete zabránit tomu, kolega Bláha tady naštěstí není, jak hodláte řešit to, že když jede dejme tomu řidič autobusu, má vzadu dva cestující, tak se ohlédne, zkontroluje a naúčtuje si tam dalších 10 studentů, protože neexistuje u slev na studenty žádný kontrolní mechanismus, který by prokazoval, zdali ti lidé opravdu jeli tím autobusem?

Případně, kolik těch okruhů bude?

Vy jste zmiňoval, že bude řešit dopravní stavby, železniční stavby no a co potom na tom ministerstvu tedy budete řešit vy? Protože tohle si myslím, že jsou ty největší části, které tam máte. Nedávno jsme si zažili takovou speciální situaci, kdy chyběl jeden ministr a část dopoledne nám padaly pod stůl zákony, ve kterých jste byl předkladatelem vy jako ministr průmysl a obchodu, a následně jste byl ještě předkladatel jako ministr dopravy.

Tak abyste měl ještě dostatek času na to, abyste mohl kontrolovat, co vlastně připravují.

Děkuji.

Já bych se chtěl zeptat pana ministra na jednu věc a prosím, ať to nebere osobně, protože vím, že on za ni určitě nebude moci, a možná mi osvětlí, kdo za tu praxi, která se konala na Ministerstvu dopravy, mohl.